A druhý důvod, si musím postesknout, protože aby do Sněmovny přišel návrh státního rozpočtu, který má několik stovek stran, v pátek a my, tak jak se pravděpodobně bude navrhovat, ho dostaneme v pondělí a ve středu o něm bude jednat rozpočtový výbor, tak to si myslím, že to není úplně správná cesta, jak projednávat ve Sněmovně státní rozpočet.

Máte slovo. Vážené dámy, vážení pánové, chci říct, že jsme konzultovali pečlivě daný návrh s odborníky na statistické vykazování ohledně toho, jaké to může mít benefity pro státní aparát, a domníváme se, že posun o měsíc nepřináší tolik užitku oproti tomu, kolik škody by mohl napáchat například při plánování výdajů podřízených organizací nebo s ohledem na riziko rozpočtového provizoria, pokud by daný proces nebyl poté stižen v Poslanecké sněmovně do konce roku. Navržený rozpočet přitom lze upravit v případě změn ekonomických indikátorů makroekonomických, například na vládě, kde se bude projednávat, stejně tak pozměňovacími návrhy během projednávání ve Sněmovně, takže ten důvod pro to, aby se to odkládalo, nevidíme. Každopádně pokud se většina Poslanecké sněmovny shodne, budeme to akceptovat. Ale i z toho hlediska chceme minimalizovat možné škody. Proto bych vás chtěl poprosit o podporu pozměňovacího návrhu, který poté načtu v podrobné rozpravě, nebo se k němu přihlásím v podrobné rozpravě, který přidává do prvního odstavce větu k tomu, že daný návrh, který bude zasílat Ministerstvo financí, bude tedy 30. září současně i zveřejněn veřejnosti, a to z toho důvodu, aby odborná veřejnost mohla zasílat dané připomínky ať už vládním, či opozičním poslancům, abychom dokázali vytvořit nějaký kompromis, který by zajistil, že tady v České republice bude schválen řádný rozpočet ještě do konce roku. Děkuji za pozornost.

Budu jen dvoubodově velmi stručný.

Je to jeden z důvodů, proč bych ten zákon podpořil, ale neudělám to. Neudělám to, protože jste si protlačili stav legislativní nouze. Jsem hluboce přesvědčen, že je to opovrhování právním řádem, a ve stavu legislativní nouze ten zákon nemůžeme schválit. Děkuji. Kdo dál do obecné rozpravy? Ano.

My si v SPD samozřejmě uvědomujeme, že se nacházíme v situaci, která tady nikdy nebyla. Jakékoli ekonomické predikce jsou v tuto chvíli samozřejmě dosti složité.

Proto my jsme i na klubu o tom debatovali.

Do rozpravy ještě? Děkuji za slovo.

Takže to si myslím, že je časově zvládnutelné. Tak jenom jsem chtěla říci, že ten návrh harmonogramu je připraven. Když tento zákon bude schválen, tak bude předložen do Poslanecké sněmovny. Děkuji paní zpravodajce. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Řekla to úplně přesně. A to je také důvod, že sociální demokraté chtějí dát Ministerstvu financí větší prostor a de facto i časový pro analýzu a zpracování dat ze statistického úřadu a dalších institucí. Sociální demokraté podpoří toto prodloužení termínu. Děkuji.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

No, pan předseda Kalousek tady jmenoval ty důvody pro legislativní nouzi.

Takže to byl ten důvod, proč se to předkládalo ve stavu legislativní nouze.